Z pověření vlády předložený návrh uvede i v tomto případě ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová. Prosím, paní ministryně, ujměte se slova. Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, poslankyně a poslanci, tento návrh obsahuje novely čtyř základních zákonů z oblasti sociálního pojištění a lze ho označit jako technický, neboť se týká především způsobu provádění bez dopadu na sazby pojistného či nějaké podmínky nároku na dávky sociálního pojištění či jejich výši. Tyto změny vycházejí ze zkušeností s prováděním sociálního pojištění a z podnětů orgánů sociálního zabezpečení i pojištěnců, zejména z podnětů osob samostatně výdělečně činných. Nejvýznamnější jsou změny v zákoně o pojistném na sociální zabezpečení. Tam se především zjednodušuje placení pojistného na nemocenské a důchodové pojištění osobami samostatně výdělečně činnými, například se v těchto případech upravuje splatnost pojistného na nemocenské pojištění či na důchodové pojištění a navrhuje se umožnit platit pojistné a zálohy na pojistné v aktuálním a ještě v následujícím měsíci, tedy v období dvou měsíců bez sankce z prodlení, což je zejména vítáno pro ty OSVČ, které třeba nestihnou zaplatit pojistné ve stanovené lhůtě například z důvodu hospitalizace. Potom u záloh na důchodové pojištění se zjednodušuje stanovení základu pro placení těchto záloh. U OSVČ s vedlejší činností se umožňuje v případě velkého poklesu příjmů prominout placení záloh na důchodové pojištění. Dosud může být pouze snížena výše zálohy. V zákoně o nemocenském pojištění se například provádějí opatření ve prospěch zaměstnanců vykonávajících zaměstnání malého rozsahu nebo na dohodu o provedení práce.

A zase je to s přihlédnutím k požadavkům na komplexnost právní úpravy a na praktické provádění. Děkuji za pozornost. Já vám také děkuji.

Prosím, pane poslanče.

Nebo zrušení omezení pro určování maximální výše měsíčního vyměřovacího základu pro zálohy na pojistné na důchodové pojištění.

Já vám také děkuji. Otevírám obecnou rozpravu, do které eviduji dvě přihlášky. Nejprve tedy požádám pana poslance Opálku, aby vystoupil, a připraví se paní poslankyně Šánová. Děkuji, pane místopředsedo. Vážená paní ministryně, pořád osamocena z vlády, kolegyně, kolegové, jen stručnou poznámku. Navržené změny totiž nepředstavují zásadní věcné změny, jsou převážně provozně technického charakteru, ale přesto bych se u jedné změny pozastavil. Obecně lze říci, že návrh přináší značné změkčení pro osoby samostatně výdělečně činné. Ale chtěl bych říci k tomu, co říkal i pan zpravodaj, nezaplatíli osoba samostatně výdělečně činná pojistné na nemocenské pojištění ve lhůtě splatnosti, nezanikne jí nemocenské pojištění a může získat nárok na dávky. A to je ten problém, který vnímám z pohledu historického, neboť právě z nemocenského pojištění zde vznikala různá spekulativní jednání, a já bych byl rád, tady asi už teď ne, ale na výboru, kdybychom mohli rozebrat situaci, jaké jsou brzdy k tomu, abychom se nedostali do situace, že by tato část mohla být opravdu zneužívána. Zneužívána z pohledu když nebudu nemocen, nezaplatím, když budu nemocen, rychle doplatím. Toť vše.